A co bych ještě chtěl dodat, i samotná směrnice se týká pouze nadlimitních veřejných zakázek.

Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím k mikrofonu pana poslance Váchu s faktickou a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. Máte pravdu, prostřednictvím paní předsedající, ale v novele je klauzule, že rektor si řekne, jestli to chce dělat přes fakulty, nebo ne. To je dané na rektorovi. Rektor rozhodne, jestli přenese zodpovědnost na fakulty, anebo jestli zůstane na rektorátě. A k panu poslanci Zlatuškovi. Obhajoval metodický pokyn ministerstva.

Děkuji. Prosím k mikrofonu panu poslance Blažka.

A já vás ubezpečuji, že v případě různých problémů je žádný metodický pokyn nezajímá.

Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, jenom jednu glosu. Sedmnáctý rok dělám starostu malého města. Za šestnáct let jsme proinvestovali za 700 milionů.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rád bych ještě jednou podpořil svého kolegu děkana a poslance Váchu. To, co říká, je naprostá pravda. Metodický pokyn tady sice je, možná bychom se jím mohli řídit, respektive rektoři, ale skutečnost je jiná. Já si dovolím oponovat kolegovi Zlatuškovi. To není obava hypotetická, ta skutečně je. Zkuste se nad tím zamyslet.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Kolegyně, kolegové, velmi krátce. Se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsem se potýkal posledních osm let prakticky. Užil jsem si to s plnou parádou včetně radosti s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Nevnášejme do beztak komplikované situace další novelu, jakkoliv s celou řadou návrhů, jak přišly přes hospodářský výbor, bych souhlasil. Podle mě nejčistší je, abychom počkali na celkovou novelu tohoto zákona, stejně v dubnu 2016 nový zákon musíme mít. Děkuji.

V současné situaci není problém organizovat veřejné zakázky takovým způsobem, aby vyhovovaly jak jednotlivým fakultám, tak vysokým školám. Je to organizační problém, který v rámci metodických pokynů, které jsou k dispozici, je řešitelný i bez pozměňovacího návrhu. Děkuji. Nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Petrů. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, byl jsem požádán, abych to zkrátil.

Nejsem ochoten přijmout argument, že v České republice jsme větší zloději a korupčníci než po celé Evropě.

Děkuji. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Nevidím ho, takže asi nemá zájem.

Prosím, máte slovo.

Poprosím Sněmovnu o klid, abych slyšela vaše návrhy. Navrhuji proceduru hlasování, a to tak, že bychom jako první hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem A, jsou to návrhy z usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jako celek. Dále bychom hlasovali jako druhý bod pozměňovací návrhy pod písmenem B. Jsou z usnesení hospodářského výboru. Ty bychom hlasovali odděleně podle jednotlivých bodů.

Dále bychom hlasovali za šesté pozměňovací návrhy pod písmenem C. To je návrh můj na stanovení účinnosti zákona. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem D. To jsou návrhy pana poslance Vyzuly. Za deváté pod písmenem E, pan poslanec Hovorka. Za desáté pozměňovací návrhy pod písmenem E, poslanec Hovorka, 2 až 4. Za jedenácté pozměňovací návrhy pod písmenem F, poslanec Vácha. Já se táži, zda má někdo jiný návrh k proceduře.